Děkuji vám, paní ministryně za dodržení času. Další v pořadí je se svou interpelací přihlášený pan poslanec Petr Bendl, který interpeluje ministra zemědělství Mariana Jurečku. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ministerstvo zemědělství převzalo koncepci, kterou vytvořili jeho, řeknu, předchůdci, pana ministra, koncepci zemědělské diplomacie a podpory obchodních vztahů se zeměmi na východě. Přečetl jsem si, že ministr zemědělství chce poslat své obchodní diplomaty na Ukrajinu a také do Ruska. Ale protože vím, že osobně věšel ukrajinskou vlajku na Ministerstvu zemědělství, chci se zeptat, co očekává od obchodních diplomatů vyslaných Ministerstvem zemědělství v Rusku nebo do Ruska. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Další v pořadí vylosovaný pan poslanec Zbyněk Stanjura, ale já ho zde nevidím. Takže v tom případě budeme pokračovat. Dalším přihlášeným je paní poslankyně Pěnčíková Marie, která má interpelaci na pana ministra Richarda Brabce. Děkuji za slovo.

Již v únoru jste nás tady při interpelacích informoval, že závazným termínem pro vás je konec letošního roku.

Děkuji vám. Poprosím pana ministra o odpověď. Máte slovo, pane ministře. Dobré odpoledne. Děkuji za ten dotaz, vážená paní poslankyně. Já jsem rád, že mohu být stručný a jasný. Takže tak jak jste správně avizovala, tak vlastně teď skončilo druhé kolo připomínkového řízení v rámci mezirezortu.

Děkuji vám. Chci se zeptat, zda budete mít doplňující dotaz. Není tomu tak. Dobře.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Podle mého názoru jsou to velmi vážná zjištění z této kontroly a myslím, že Ministerstvo by mělo rázně zareagovat, protože jsme tady vedli debatu o tom, zda mají, či nemají být kontrolovány nemocnice a zdravotní pojišťovny ze strany Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí. Takže těším se na vaši odpověď.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Já jsem si velmi pečlivě prostudoval nález Nejvyššího kontrolního úřadu 13/22 a informace o tom, že by tam byly zvýhodňovány konkrétní nemocnice, ten nález prostě neobsahuje. To opravdu ne. Já budu komentovat a Ministerstvo bude řešit nález Nejvyššího kontrolního úřadu.

Ministerstvo zdravotnictví pečlivě vyhodnotilo závěry NKÚ obsažené v tomto nálezu, a přestože NKÚ konstatuje, že nedošlo k porušení zákonů, přijme Ministerstvo zdravotnictví opatření směřující ke zvýšení transparentnosti úhrad za zdravotní péči a celkově finančních toků ve zdravotnictví. Je právě ve vnějším připomínkovém řízení návrh zákona, návrh změny zákona číslo 48, který dosáhne toho, aby smlouvy zdravotních pojišťoven na dodatky byly povinně zveřejňovány a včetně informace, zda jsou plně v souladu s aktuální úhradovou vyhláškou, či nikoliv. Při kontrole hospodaření zdravotních pojišťoven bude Ministerstvo zdravotnictví klást zvýšený důraz na oblast poskytovatelů. Jako reakce na kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu v České průmyslové zdravotní pojišťovně proběhne v této pojišťovně kontrola Ministerstva zdravotnictví zaměřená na zjištění, zda byla na základě této kontroly přijata dostatečná nápravná opatření. Opět bude kladen zvláštní důraz na oblast úhrad jednotlivým poskytovatelům. Pro doplnění uvádím, že od 1. ledna příštího roku bude výrazně zvýšen počet pracovníků, kteří na Ministerstvu zdravotnictví provádějí kontrolu zdravotních pojišťoven i kontrolu hospodaření přímo řízených organizací.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 Děkuji vám, pane ministře. Budete mít doplňující dotaz, pane poslanče? Máte slovo. Ano, budu.

Takže řekněme, že tady v tomto případě pojišťovna postupovala legálně. Ten další problém je, že došlo ke zvýhodnění vlastních zdravotnických zařízení na úkor jiných zdravotnických zařízení.